A my tam máme asi tři a musím to říci opravdu spekulanty, kteří napadli soudem znalecký posudek toho pozemku a zkrátka říkají: nám je to jedno, my si počkáme, až soud někdy za rok nebo za dva rozhodne. A my, protože nemáme to mezitímní rozhodnutí právě na obchvatu krajského města, tak zkrátka stojíme na místě a čekáme. Takže i tohle jsou příklady, které chci, abyste viděli z praxe, aby korektně tady v debatě na hospodářském výboru, na ÚPV, zazněly, abychom tu váhu třeba byli ochotni posunout právě v tom smyslu, aby i takovéto typy staveb, jako jsou obchvaty minimálně těch velkých měst, skutečně měly šanci získat nějakou větší dynamiku, abychom je mohli stavět. Děkuji za pozornost a těším se na rozpravu ve výborech. Děkuji.

Děkuji za slovo.

Ale to se bavíme opravdu o jedné věci.

Pan kolega Kolovratník říkal, že já to řeknu asi přesně že převážně a často to přece není nic, o co bychom se mohli opírat.

Děkuji moc.

Máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, pan Adamec a další předřečníci tu hovořili právě o vyváženosti těch veřejných a soukromých zájmů. Já řeknu jednu konkrétní věc, kde mi to přijde nevyvážené, a to je, aby stát vyvlastňoval ve prospěch soukromých firem. Podle mě v této věci jde ten zákon moc daleko.

Děkuji za podporu tohoto návrhu.

Nevidím důvod pro vrácení k přepracování, protože vždycky tam něco bude, co se nám nebude líbit, to si řekněme na rovinu. A samozřejmě u tohoto je potřeba hlubší rozbor.

Protože on se geologický průzkum dá udělat za takové peníze, že ta příprava je tak drahá, že si myslím, že žádný státní úředník si tohle dovolit nemůže, a města to nedělají jinak mimochodem. A někdy holt v tom území jsou věci, které se ukážou až při té vlastní stavbě. Já mám jiný příklad.

To prostě nese ta stavba.

Děkuji za pozornost. Děkuji.

A pokud už se privatizují, ať tedy ti soukromí vlastníci nesou i ty náklady a nejenom ty výnosy. A tady se prostě zase státním nařízením řekne, že v jejich prospěch se udělá zákon. A já s tím absolutně nesouhlasím, a proto to navrhuji vrátit k přepracování.

Zeptám se, jestli je zájem o případná závěrečná slova. Prosím. Já už nebudu zdržovat. Ale my podmínky vyvlastňování neměníme, vůbec.

Nicméně těším se na tu diskuzi, je vidět, že je to velmi důležitý zákon. Budou tam pochopitelně protichůdné názory.

Já jsem svolal poslance. Prosím. Děkuji za slovo.

Ta mezitímní držba se rozšiřuje nejenom na tu dopravní infrastrukturu.